Další věc je, vy jste součástí organizovaného zločinu.

Fuj, je to hnus! Vracíme se do obecné rozpravy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Každopádně v první řadě musím uznat, že ministerstvo konečně alespoň něco připravilo, ale je nutno říci, a myslím si, že už to tady zaznělo mockrát, ale já to řeknu znovu, pozdě. Tři, čtyři měsíce minimálně už to tady mělo být. Už jsme na tom mohli pracovat, ale taky, mohli jsme na tom pracovat ve standardním režimu. Mohli jsme se do toho zapojit všichni, tak jak jsme všichni tu spolupráci ministerstvu nabízeli. To, co tady máme, je z mého pohledu skutečně paskvil, který ale aspoň trochu uleví našim občanům. Jeho složitost asi nejspíš zaskočila i ty, kteří ten návrh připravili, následně to doladili. U spousty aspektů podpory nebylo jasné, jak vlastně přesně bude probíhat. Lidé sami nejspíše by potřebovali poradce, aby věděli vlastně, jaké té podpory se jim dostane. Až nakonec nám se dostaly na stůl pozměňovací návrhy, které i tenhle problém řešily, ale až do včerejška jsme vlastně nevěděli, o čem se tady dnes budeme bavit. Skutečně musím vyjádřit své znepokojení, jak celý ten návrh vznikal až do té své finální podoby, kterou dnes máme schvalovat. Po předložení návrhu zákona, který byl v tom velmi krátkém mezirezortním připomínkovém řízení vlastně téměř rozprášen desítkami námitek, jste nám poslancům předložili pět pozměňovacích návrhů pár hodin před schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně.

Kdyby to byly jednoduché pozměňovací návrhy, pochopím to. A nezlobte se na mě, tohle je podraz! Nezlobte se na mě, pane ministře, ale za mě je tohle vrchol arogance. Je to nehoráznost a přijde mi to vážně jako naschvál. Již před dvěma měsíci jsme s vámi, vážený pane ministře, udělali na půdě hospodářského výboru dohodu, a to dohodu, že ze všech politických subjektů budou zapojeni do procesu příprav zákonů a konkrétně i tohoto zákona všichni poslanci, z každého klubu zástupce. Co jste udělal? Vykašlal jste se na tuto dohodu!

Nám jde o lidi, a i když jste nám přinesli horkou nití sešitý paskvil, narychlo ještě zalátaný pozměňovacími návrhy, přesto to vnímám jako alespoň něco, co částečně lidem pomůže, a proto jsem také připraven to podpořit. Tím však ale nemůže skončit debata o této problematice. Za vlády ANO byla provedena studie pod názvem Zranitelný zákazník a energetická chudoba.

Nevím proč, pane ministře, a otázkou je, zda jste vůbec ten dokument viděl. Jediné, co by skutečně podpořilo občany, je zastropování cen, které by jim dalo jistotu. Dnes totiž nevědí, jak a co bude dál. Jistě vás nenechalo chladným, pane ministře, že výrazně poklesla domácí spotřeba. To se samozřejmě projeví zásadním minusem ve státní kase.

No, tak to gratuluji, daří se. Drahota se už totiž netýká pouze nízkopříjmových občanů, ale také střední vrstvy. Základní potraviny zdražily o desítky procent. Rodiny s hypotékou dostávají nové předpisy splátek zvýšené v řádu o desítky tisíc.

Půjdou na dávky? Růst cen je navíc tak prudký, že příspěvek, zvlášť pokud bude jednorázový, vůbec nic nevyřeší.

Při takovém nárůstu cen navrhovaný příspěvek, o kterém se tady dnes bavíme, vůbec nic nevyřeší. Dostane příspěvek 6 000, od října do prosince bude tedy vlastně spokojený, protože mu odpadne placení záloh. V lednu ale ceny i zálohy skokově stoupnou a třeba právě na 6 000, a to si najednou člověk nebude vůbec moci dovolit zaplatit ani tu zálohu. Ceny rostou a porostou v čase, což ve vašem návrhu řeší pouze to, že vláda bude moci modifikovat celkový příspěvek. Bude však vláda mít vůli dále našim lidem pomáhat bez toho, aby byla pod tlakem? Mně osobně je líto, ale podle mého názoru si to nemyslím.